Pokládám to za úplně nesmyslné.

Kde se na tom vědomě, při všem vědění toho, že právnická osoba žádné vědomí nemá, ale kde se na tom spolupodílela. A ne kde někdo ji tímto způsobem podvedl, a pak se ještě raduje, že ona nebude za to potrestána. Velmi prosím, abychom pokud nějakou verzi podpoříme, podpořili verzi, která vzešla z této Poslanecké sněmovny. Verze, která vzešla ze Senátu, je úplný omyl. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi.

Vážený pane ministře, vážený pane senátore.

Takže to mě velmi mrzí. Pozměňovací návrh se projednával na půdě ústavněprávního výboru nevím, jestli devět, deset, jedenáct měsíců, skoro rok.

Ale nikdy tam nebyli ti, o kterých pan senátor Antl mluví. To znamená státní zástupci.

To je samozřejmě nesmysl. Prostě já nechci věcně, protože to tady vysvětlila paní profesorka Válková a po ní i Marek Benda.

A ano, jak řekl kolega Benda, na základě zákona či zákonů, které zde schválíme my.

To jsem rád.

Když se schválí zákon o registru smluv, tak bude lépe.

Tak zakotvíme v jednacím řádu, že se prostě návrhy musí schválit.

Nebyl tam jediný státní zástupce. Prosím o podporu sněmovní verze. Myslím si, že ta senátní, stejně jak to říkal pan kolega Benda, je úplně mimo. Právnická osoba by měla mít možnost se vyvinit. Není to žádný exces. Není to žádný projev korupce nebo toho, že chceme někoho, pokud je vinný, vyvinit.

Já děkuji panu poslanci Chvojkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně zpravodajů. Není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Je tady žádost o odhlášení. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.